Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Chtěl bych se jenom zmínit o dvou pozměňovacích návrzích, které dostaly doporučení zdravotního výboru.

Všichni vnímáme, jaká je tady všeobecná podpora zavádění čínské medicíny do České republiky.

Domnívám se, že do tohoto zákona to nepatří, a bohužel nemůžu tento návrh podporovat. Děkuji vám, pane poslanče. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec David Kasal a připraví se pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Nám poslancům je v zásadě vyčítáno, že nepracujeme systematicky. Myslím si, že tady se můžete sami přesvědčit, že tomu bylo úplně naopak. Na začátku našeho volebního období se obrátily maminky, které mají děti s poruchou autistického spektra, a ne jeden dva roky, ale deset patnáct let, s tím, že tato situace není vůbec řešena. Obrátily se dopisem na premiéra naší republiky, který následkem toho vytvořil, nebo doporučil vytvořit vládní výbor pro řešení otázek poruchy autistického spektra u těchto osob, nejenom u dětí. Tento vládní výbor při Úřadu vlády pravidelně zasedal od roku 2014. Výsledkem tohoto snažení bylo, a chtěl bych podotknout na rozdíl od toho, co tady zaznělo, prostřednictvím pana předsedajícího, od pana poslance Hovorky, že vzniklo usnesení vlády číslo 111 z února roku 2016. Tomu předcházelo jednání tohoto výboru.

Výsledkem toho bylo přijetí desetibodového programu právě v usnesení této vlády , vládního nařízení, pardon.

Nikdo tady netvrdí, že není jiná metoda.

Takže je jednoznačně stanoveno, že používáním této metody máme jasné výsledky práce, které jsou dokumentovány.

A jednou ze součástí je vlastně vytvoření učebního programu. Chtěl bych říci, že ty skupiny, které se proti tomu ozývají, tak já jim rozumím, nic proti nim nemám.

Dále chápu skupiny, a děkuji jim za to, v situaci, kdy to státně nebylo řízeno a podílely se a podávaly pomocnou ruku rodičům, kteří měli děti s poruchou autistického spektra, tak v tuto chvíli jim vstupuje nový hráč na trh, a pro ně to je samozřejmě nepříjemné, protože jak jistě víte, tak je to poměrně zajímavý byznys, protože jedna hodina vyšetření autistického dítěte stojí čtyři tisíce korun.